Poslední poznámka se týká toho, co říkal pan zpravodaj, kterého nevidím on sedí tam , děkuji ohledně procesu hlasování.

A aby nedošlo k této zvláštní situaci, tak se bude rovnou hlasovat o tom návrhu koaličního poslance nebo koaličních poslanců, kteří to navrhli později. Kolegové, prosím pěkně, zkuste se vcítit, byli jste tady v opozici, vy byste to kritizovali taky.

Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Jan Volný. Jé, omlouvám se. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já ho mám vlastně rád a věřím, že pochopí moji poznámku, ale moc bych ho poprosil, aby si ty hloupé poznámky na adresu ministra zemědělství skutečně nechal, protože minimálně ne minimálně, ale dvakrát za rok už tady hlasoval o důvěře této vládě, která se ze své činnosti odpovídá celé Sněmovně, a je smutné, že jako poslanec nezná členy této vlády.

Prosím, máte slovo.

To nepovažuju za špatný výsledek.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Ta poznámka byla, já se přiznám, byla trochu ironická, protože, a já jsem to uvedl, musíte říct, pane kolego, ten kontext, že my jednáme o nejdůležitějším zákonu roku, což je státní rozpočet, já byl poslední v řadě, takže bych aspoň v ten moment, když už po celou dobu očekával, že tady bude více členů vlády, nejenom ministr financí a další dva, a při té příležitosti jsem kvitoval, že jsem po dlouhé době viděl pana ministra zemědělství, kterého samozřejmě poznám. Pokud jde o ten pozměňovací návrh, to se na mě nezlobte, tam asi se shodneme na tom, že je potřeba dát prostředky pro asistenta pedagoga.

Přece to je ta podstata, to je ta podstata, to se na mě nezlobte.

Děkuji, pane poslanče, za dodržení času.

Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Já vás možná překvapím, ale chci se zastat Andreje Babiše. Asi mu to dneska nenapsala, takže já tomu rozumím. Tak tady potom neříkejte, že jde o zákon roku, když to chudáčkovi předsedovi ani neřeknete, že dneska je ten zákon roku. Děkuji.